Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tento návrh je předkládán zejména z důvodu snížení vysoké administrativní zátěže jednotlivých služebních úřadů Ministerstva financí a Ministerstva vnitra, resp. sekce pro státní službu.

Děkuji. Dalším přihlášeným jsem já.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji, paní poslankyně. Nemá. Takže tímto končím podrobnou rozpravu. Pana zpravodaje? Nemá zájem.